Kdo je proti? Děkuji vám. Protože nebyl přijat předchozí pozměňovací návrh H2, můžeme hlasovat H6, což je přeřazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % pana kolegy Vilímce. Výbor nedal stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Protože nebylo přijato H1, H2 ani H6, můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích I4 až I14, část 2, pana kolegy Kalouska. Výbor má negativní stanovisko. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Jako první bychom měli hlasovat návrh pod písmenem C, což je paušální daň 250 tisíc a bezhotovostní platby eshopů, pana poslance ministra Babiše. Stanovisko výboru je negativní. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Protože nebyl přijat tento návrh, můžeme hlasovat návrh pod písmenem G5. Je to paušální daň bez limitu pana kolegy Klašky. Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko výboru je negativní. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Protože nebyl přijat C, můžeme hlasovat H5, což jsou bezhotovostní platby, pan kolega Vilímec. Stanovisko výboru je negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Protože nebylo přijato C ani H5, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu O2 paní kolegyně Zelienkové, bezhotovostní platby eshopů. Stanovisko výboru je negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Je to zrušení evidence tržeb. Stanovisko výboru je negativní. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Protože jsme nepřijali pozměňovací návrh E ani H4, můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2 pana kolegy Klašky. Výbor nepřijal stanovisko. Zahájil jsem hlasování číslo 131. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nepřijal stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.